Ano, já děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, proveďte nás. Takže jako první hlasování je navrženo hlasování o bodech A1 až A15. Je to usnesení jako celek výboru pro bezpečnost pod číslem, které jsem vám už tady sdělil. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Proti?

Je přihlášeno 155 přítomných, pro 151, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Jako druhé hlasování je návrh hlasování o pozměňujícím návrhu B předložený poslancem Václavem Klučkou ve druhém čtení návrhu zákona.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Prosím o stanoviska.

Proti? Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 187, přihlášeno 155 přítomných, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Paní místopředsedkyně, vyčerpali jsme všechna hlasování o všech pozměňujících návrzích, to znamená, že je před námi hlasování o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňujících návrhů.